Prosím pěkně, v Irsku asi několik týdnů před totálním krachem bankovního sektoru neměli téměř žádné špatné úvěry včetně hypoték, všechno bylo OK, protože realitní trh vypadal skvěle. Všechny ty ceny, které říkáte, že jsou naopak podhodnocené, taky vypadaly skvěle. Realita jsou ty peníze, ten kapitál, a proto tlačíme na tu obezřetnost. My nechceme, aby se ten krásně vypadající stav prodlužoval donekonečna, protože víme, že ta rizika tam jsou vždycky skryta a mohou se objevit kdykoliv.

Takže myslím, že na nás neplatí to, o čem se tady hovořilo.

Nemá zájem. Budeme hlasovat o usnesení, které nám zde v podrobné rozpravě přednesl pan zpravodaj. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen.

Dalším bodem je